Protože pan premiér Bohuslav Sobotka je řádně omluven na dnešní odpolední jednání, tak je vždycky na vás, vážení kolegové, vážené kolegyně, jak se zachováte, jestli interpelaci vzdáte, nebo ji přednesete a budete mít do 30 dnů odpověď. Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane premiére, navazuji na svoji dřívější interpelaci. Odvětví výroby zdravotnických prostředků se potýká s neustálou novelizací evropských předpisů, které kladou významné požadavky na výrobce a především pak na notifikované osoby, které vykonávají certifikaci zdravotnických prostředků.

Ve svém důsledku to znamená prodlužování doby certifikace, odmítání požadavků z nedostatku kapacit a objednávání certifikace za desetinásobné ceny v zahraničí, což znamená výrazné zvýšení nákladů a rostoucí nebezpečí ztráty konkurenceschopnosti a výrazné omezení možnosti investovat do výzkumu a vývoje nových zdravotnických přístrojů. Za této situace může vláda výrazně pomoci zlepšit situaci výrobců a notifikovaných osob zajištěním koordinace Ministerstva průmyslu a obchodu, Ústavu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Elektrotechnického zkušebního úřadu, sekce podnikání a majetkové podpory Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zdravotnictví a jeho fakultních nemocnic a Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Technologické agentury České republiky a laboratorní kapacity univerzit. Jde jenom o možnost zvýšení kapacity laboratoří, zajištění možnosti vykonávat klinické zkoušky a klinická hodnocení ve státních nemocnicích za úhradu, uvolnění části prostředků na podporu infrastruktury laboratoří buď samotného EZÚ, případně poskytnutí infrastruktury kapacit univerzit za úhradu, zajištění jednoznačného výkladu směrnic a norem Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Pane poslanče, máte slovo.

Už po desetiletí mají totiž manažeři státních firem bez ohledu na výsledky neuvěřitelné platy a odměny. Státní manažeři berou miliony ročně a většinou za velmi mizernou práci, přičemž je jedno, zda jde o České dráhy, nebo o firmy ovládané státem jako ČEZ. Roční příjem přes 6 milionů s odměnami si užívá i po seškrtání také generální ředitel Českých drah nebo generální ředitel Výzkumného ústavu železničního, který má pouhou stovku zaměstnanců. Ani vy, ani ministři za hnutí ANO a KDUČSL jste nic neudělali pro změnu, proto platí výše uvedené konkrétní případy. Žádám vás, zveřejněte platy všech manažerů státních firem, které překračují plat ministra. Veřejnost má právo se dozvědět, koho a za co královsky platí. A co váš podpis pod privatizací OKD, která způsobila České republice miliardové škody? A co váš návrh na zvýšení platů politiků a soudců o 3,8 %, které jste si vy, Andrej Babiš a Pavel Bělobrádek protlačili před dvěma roky Sněmovnou?

To jste mi však zamítli. Odpovězte jasně a bez vytáček. Děkuji panu poslanci Tomio Okamurovi. Jistě nejen vy se budete těšit na tu odpověď. Pan poslanče, máte slovo. Pane předsedající. To, že se jednalo o nevýhodný prodej, konstatovala ve svém usnesení Poslanecká sněmovna. To dokážu pochopit.

To, že za zády tisíců hornických rodin kopete za Bakalu a nikoliv za horníky, dokazuje i vaše mailová korespondence s panem Ivanem Přikrylem. Je pravdou, že tato vaše korespondence vám byla ukradena, a určitě není slušné číst takovou korespondenci.